Požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády přednesla úvodní slovo. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předkládám návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s ratifikací dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou. V podstatě je nezbytné, aby byla tato smlouva přejednána.

Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací, a dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody o změně a ukončení platnosti.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Kubík. Prosím, máte slovo.

Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo nějaký jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme o tomto návrhu hlasovat. Tedy budete hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Je zde žádost o odhlášení, takže jste v tuto chvíli odhlášeni všichni a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.